Rok čekám na to, kdy po projednání ve výboru dojde na to, aby tento bod byl zařazen do druhého čtení na jednání Poslanecké sněmovny.

Děkuji i potřetí za vaši podporu. Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Nejprve bychom rozhodli o návrzích, tak jak se na nich shodlo dnešní grémium. Nejsou námitky?

Je to hlasování číslo 223. Návrh byl přijat. Nyní jednotlivé návrhy z pléna. Nejprve pan předseda Kalousek.

Pan předseda Kalousek navrhuje nový bod, který by zněl Daňové podvody ministra financí.

Já se strašně omlouvám, že jsem měl pozdní informace. Například jsem netušil, že nebude blok třetích čteních. Takže budeme hlasovat o tom, že nový bod s názvem Daňové podvody ministra financí bude zařazen jako pátý bod zítra, to znamená po bodu 285. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Teď jsem se chtěl zeptat, zda trváte na odděleném hlasování. V tom případě se zeptám, kdo souhlasí, aby po bodu 67 byl zařazen bod 15. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Poslední návrh je od pana poslance Ondráčka a to je, aby bod 29, tisk 238, byl zařazen na 15. 3. jako třetí bod, to znamená po bodu 56. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Já mám za to, kolegyně a kolegové, že jsme hlasovali o všech přednesených návrzích na změnu pořadu. Nevidím žádnou námitku, v tom případě můžeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze. Ale ještě než otevřu bod číslo 5, tak prosím pana předsedu volební komise. Předpokládám, že nás bude chtít seznámit s nějakými informacemi, které se týkají lhůt na nominace, protože jsme zařadili bod voleb. Pane předsedající, děkuji za mimořádný prostor. Dobré odpoledne kolegyně, kolegové. Protože jsme udělali a odhlasovali několik změn ve volebních bodech, tak jsem prosil o tento minutový prostor, abych vám dal všem rekapitulaci, jak ty změny vypadají.

A poté zítra v 16 hodin tady hlasováním proběhnou změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Teď se tedy obracím především na kolegy z klubu ODS, kterých se to týká po personální změně v jejich klubu.